Další problém dle našeho názoru spočívá v tom, že stávající stavební zákon má příliš širokou řadu způsobů povolování staveb, a ta je návrhem novely dokonce ještě zvětšena. Jsme toho názoru, že příliš rozsáhlé spektrum možností bude vést ke zmatení, většímu riziku chyb, a tedy zpomalení procesu. Ve velké novele stavebního zákona nám kromě jiného chybí definice zastavěné plochy, které podle současné právní úpravy zahrnuje například přesahující římsu domu. Pokud stojí dům na uliční čáře, tak zastavěná plocha zasahuje do ulice a měla by se tak objevit v katastrální mapě, což je nesmyslné řešení. Dále se děsíme změn zvláštních právních předpisů, které vyvolá tato velká novela stavebního zákona. Toto je stanovisko jednoho menšího stavebního úřadu na jednom menším městě. Dále se chci ještě dotknout liniových staveb. Proto tento návrh zákona samozřejmě doporučím, aby to projednal hospodářský výbor, protože ten se tím lépe zabývá, než je výbor pro veřejnou správu, který bude garančním výborem. Do které doby se budou moci vyjadřovat v tom procesu? Zda to bude jednou a dost, nebo budou moci ještě vícekrát vstupovat do toho povolování?

Paní ministryně řekla ve svém vystoupení, že se tento zákon nedotkne malých stavebních úřadů. Mám obavu, že někde v tom zákoně, jelikož se tam mění poměrně dost zákonů, bude schováno někde, že budou eliminovány malé stavební úřady právě na těch malých obcích. Už tady jednou ta snaha rušit tyto malé stavební úřady byla.

Takže podle mého názoru je lepší zachovat malé stavební úřady. Potom, jelikož se to týká samozřejmě EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí, tak by bylo záhodno, kdyby to projednal také výbor pro životní prostředí, protože ten do tohoto procesu také bude určitým způsobem vstupovat.

Nechám to na normální klasické lhůtě 60 dnů. O to samozřejmě důslednější budu v té diskusi a budu si zjišťovat stanoviska jednotlivých stavebních úřadů od malých obcí až samozřejmě po města, jak se na tu novelu dívají, abychom tady měli pohled i ze samotné praxe. To je ode mě takto ve stručnosti všechno. Děkuji za pozornost. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jeden byl politicky orientovaný, to byli politici, a druhý byl spíš odborně orientovaný, tam byli zástupci nejrůznějších stakeholderů.

Posunutí doby pro úpravu územně plánovací dokumentace řeší problém zejména velkých měst, jak jsem říkal, která díky liknavosti krajů s vydáním nadřazené dokumentace a nové rozhodovací praxe správních soudů nemohou dostát zákonné povinnosti v původně navrženém termínu, a hrozí tak, že od roku 2021 by se octla bez jakékoli platné územní dokumentace.

Statutární město Brno má platný územní plán města Brna schválený v roce 1994.

Důvodem k vložení časového omezení účinnosti územních plánů byly teze, že dřívější územní plány neodpovídají dnešním potřebám a musí být nahrazeny novými územními plány a regulačními plány.

To začalo reálně fungovat až od roku 2011, které zásadním způsobem modifikovala praxi územního plánování.

V případě města Brna došlo ještě navíc ke zrušení nadřazených zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které neexistují do současné doby, takže ani rozpracovaný nový územní plán města Brna nebylo možno dokončit. Blokační, časové a právní okolnosti nebyly přitom v době vkládání časového omezení územních plánů známy. Kombinace obou uvedených faktorů znamená obrovskou časovou prodlevu, která neumožní přípravu nového územního plánu stihnout. Je třeba uvést, že reálně je posun termínu novelou stavebního zákona jediná šance, jak zabránit ukončení platnosti územního plánu. Z výše uvedených důvodů je logické, že jsem připravil příslušný pozměňovací návrh, který by uvedenou chybu v procesu přípravy novely napravil. Děkuji vám za pozornost. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.